Tímto bodem jsme se zabývali 8. června 2017, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě.

S jejich obsahem zpravodajové jak pan poslanec Luzar, tak pan poslanec Benešík Sněmovnu seznámili. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě a ocitáme se zpět, kdy byl přerušen pan poslanec Luzar ve svém projevu. Prosím, pane poslanče, jestli chcete pokračovat, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, myslel jsem si, že si ušetřím mnoho slov. Bohužel se ukázalo, že to asi nebude tak, jak jsem si představoval, a proto mi dovolte, abych navázal částí tam, kde jsem v minulé rozpravě skončil, a seznámil vás s věcmi týkajícími se dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a Kanadou.

Prosím, pokračujte. Minule jsem již hovořil o tom, co je asi příčinou tohoto vzniku. Jen krátce řeknu, že snaha přijmout TTIP, to znamená Severoatlantickou dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií, se setkala s docela výrazným a velkým odporem nejenom mezi obchodními aktivisty, ale i v oblasti práva, politiky, historie...